Byl to pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bělobrádek, poté pan předseda Farský, pan předseda Kalousek a pan předseda Stanjura. Ptám se všech dotázaných... Jinak nemáte přednostní právo. Na mikrofon. Myslím, že je to důležité.